Děkuji za slovo, vážené kolegyně, kolegové, po dnešním hlasování jsem si řekl, že je potřeba, abychom se poradili o tom, co budeme dělat dál, protože vidím, že včera jsme řešili ceny pohonných hmot, ale co se týče snížení cen, snížení spotřební daně, ta je tak nízká, že nikdo neví, jestli náhodou neklesla cena ropy na světových trzích, anebo jestli je to opravdu ta pomoc, kterou Poslanecká sněmovna lidem chtěla dát. Co se týče cen energií, tam nedochází vůbec k žádnému posunu a bude to do budoucna velký problém, zvlášť když nemáme jistotu, že budou pokračovat dodávky ruského plynu do České republiky. A v neposlední řadě jsme dnes ráno viděli, že vláda nechce řešit ani například ceny potravin hlasovala proti návrhu bodu, který měl řešit ceny potravin.

Děkuji, paní místopředsedkyně. V okamžiku, kdy tady jsou ministři, vláda, jsou tady body, které byly schváleny řádně do programu, tak tady hnutí SPD se rozhodlo zobstruovat právě ty zákony, které jdou ve prospěch občanů České republiky.

Paní předsedající, musím podat námitku proti vašemu postupu, protože podle jednacího řádu, když požádám o přestávku na jednání poslaneckého klubu, tak vy mně máte hned bezprostředně udělit přestávku, a ne to tady nechat komentovat jakýmkoli předsedou jiného poslaneckého klubu. Prostě to není žádný politický komentátor a komentář.

Tak jestli mohu poprosit, pan předseda Marek Benda. Rozumím tomu, že ho možná vystoupení pana kolegy Výborného zlobilo, ale naprosto běžně se tady navazovalo na vystoupení jednoho přednostního práva druhým právem, například proto, že si přišel říct, že chce další hodinu přestávky.